Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Přivolal jsem kolegy z předsálí.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Ondřej Benešík do 15.00 hodin z pracovních důvodů, Jana Levová pracovní důvody, Petr Pávek zdravotní důvody.

Paní poslankyně, páni poslanci, v úterý 19. května jsem svým rozhodnutím na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze na dobu od 26. května do 30. června 2020. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, tisk 868, vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony, tisk 874, vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tisk 875.

Vážené kolegyně a kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. Už byla zahájena schůze. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k otázce, zda trvá stav legislativní nouze, či nikoliv. Jestliže nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.